Děkuji panu poslanci Volnému. Nejprve pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Hájek, po něm pan místopředseda Bartošek, po něm pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo.

Prostě máme mezi sebou poslance první, druhé, třetí, čtvrté kategorie. A teď konkrétně. Zkusme si tipnout, vážení kolegové, kolik bylo poslaneckých návrhů, když pan ministr Kalousek byl ministrem. Zkusme si tipnout. Bylo jich hodně.

Uvedu jeden. Ten je velmi zajímavý.

Budu rychlý: Budeme pokračovat podle schváleného programu schůze. Pokračujeme bodem číslo 57. Pan ministr financí tedy ovšem není v roli ministra financí, ale v roli navrhovatele, a to v roli navrhovatele novely zákona. Stanovisko vlády jsme obdrželi. Prosím, aby předtím, než pan ministr uvede jako poslanec svůj návrh, u stolku zpravodajů zaujal své místo zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Bohuslav Sobotka. Čas, pane poslanče! Ministr financí ČR Miroslav Kalousek: Děkuji.